Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 58. schůze dne 3. září tohoto roku.

Ptám se, zda má někdo jiný návrh.

Já zahajuji hlasování o osobách ověřovatelů. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je 84, pro 81, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené, a to na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů. Nyní bychom tedy přistoupili ke stanovení pořadu 58. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Navrhujeme

Dále grémium navrhuje zařadit do návrhu pořadu nový bod podpora soukromých subjektů v živé kultuře. Za čtvrté.

Mám tady několik s přednostním právem. Bohužel, mám přednostní práva, takže... Ale někteří se přihlásili dříve, takže... Nyní s přednostním právem jako první je přihlášena paní předsedkyně Pekarová Adamová.

Ten první bod je nasnadě.

Proto vás žádám o to, abychom zařadili nový bod na schůzi této Sněmovny, a žádám, abychom tak učinili jako druhý bod tohoto jednání hned dnes, až poté, co tedy vyřešíme vratku ze Senátu, a totiž pod názvem Aktuální situace vývoje epidemie COVID19 v České republice.